Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru.

Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný.

To jsou rozdíly proti tomu poslednímu projednávání.

Z toho nevyplývá nic jiného. Jde spíše o to, jestli sledujeme naše národní zájmy, tedy možnosti rozšíření ekonomické spolupráce s Íránem, a jestli sledujeme ekonomické zájmy a politiku Evropské unie, jejíž jsme součástí.